Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení v rozpravě. Nyní podle pořadí pan poslanec Skalický, připraví se pan poslanec Štětina. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, v reakci i na text zpravodaje bych chtěl říct asi následující.

Jsem přesvědčen, že mimo jiné z řady argumentů, které zde padly, je dobře projednat na půdě výboru pro zdravotnictví dvě oblasti. Za prvé je to problematika postregistračních neintervenčních studií, o kterých zde bylo poměrně rozsáhle hovořeno, protože je nutno si uvědomit a vymezit hranice mezi podporou prodeje a reklamou. Jsem stále přesvědčen, že řada studií je tak koncipována a naopak mezi takovými studiemi, které jsou potřeba a jsou prováděny standardním korektním způsobem. Druhá oblast se týká vzorkování léčivých přípravků nebo poskytování vzorků pro předepisující lékaře. Zde se opět jedná o diskusi o podmínkách a jejich zpřesnění. V předloze, kterou zde máte uvedenou, se řeší hledisko časové.

I proto jsem přesvědčen, že tyto dvě oblasti, které jsou odborného charakteru, opravdu patří na půdu výboru pro zdravotnictví, a byl bych velmi rád, kdybyste podpořili a souhlasili s postupem této novely zákona do druhého čtení a aby byla projednána tato problematika na příslušném odborném výboru.

Čili i tato tematika je důležitá, abychom ji zhodnotili a řekli ano, má smysl se tímto zákonem zabývat dále, nebo ne. Ještě jednou děkuji a prosím o jeho propuštění dále do zdravotního výboru. Děkuji panu poslanci Skalickému. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené dámy a pánové, slyšeli jsme tady dva názory názor pana navrhovatele a skupiny poslanců, mezi které se počítám i já, a pana zpravodaje.

Pokud jde o zdravotnickou politiku a vše, co je rozumné, většinou s vládou souhlasím, což jsem tady mnohokrát dokázal i svými slovy, i když vím, že slova někdy jsou jiná než skutky.

Když je zákon nepohodlný, tak se řekne, že je špatně napsaný, nebo většinou se říká: Je to paskvil.

To všechno respektuji.

Byly přijaty velmi rozumné zákony o zdravotnických prostředcích.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Štětinovi a nyní se svým vystoupením se slova ujme pan poslanec Rostislav Vyzula. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Jak zde již bylo řečeno jednak zpravodajem a jednak navrhovatelem, tak se nejedná o jednoduchý materiál a evidentně bude potřebovat hluboké rozvahy a diskuse, a proto bych rád podpořil, abyste hlasovali pro to, abychom měli možnost tuto záležitost projednat ve zdravotním výboru.

Tady nejde o to, že se někomu zvětší nebo upraví pohlavní orgány nebo mu přestanou vypadávat vlasy, ale mnohé prokazují naprosto nezpochybnitelně například zlepšení obranyschopnosti, tedy imunity, nebo dokonce protirakovinné účinky.